abychom mohli konat sloučenou rozpravu.

Pane ministře, máte slovo.

Tímto usnesením vláda souhlasila s tím, aby paralelně s opakováním procesu EIA probíhaly všechny nezbytné kroky směřující k ukončení přípravy daných staveb projektování, výkupy pozemků, zajišťování ostatních stanovisek. Nové stanovisko EIA bude dle těchto vládou schválených principů vydáno k technickému řešení, které vychází z aktuálního stupně projektové dokumentace. Nebude tak nezbytně nutné zkoumat rozdílné varianty vedení v území, což by přípravu velmi oddálilo.

Vybrané nejpřipravenější záměry již mají zajištění podkladů pro opakování EIA rozpracováno včetně probíhajících revizních biologických průzkumů, které na těchto stavbách běží už od letošního jara. Věřím, že opakování procesu EIA, jakkoliv zní nepopulárně, nepřinese do procesu přípravy zásadní časové zdržení, neboť současně se v přípravě těchto staveb potýkáme i s jinými překážkami, které řešíme paralelně.

Děkuji za pozornost. Nyní podle dnes nově nebo opět schváleného pravidla budeme postupovat tím způsobem, že nejdřív se vysloví navrhovatelé těchto bodů a poté zpravodaj a poběží rozprava. To znamená nejdříve Zbyněk Stanjura, poté Karel Šidlo, kolega Laudát a potom přihlášený do rozpravy Leo Luzar. Kdybychom žili v ideálním světě, tak tyto dvě úřední zprávy obou ministrů jsou naprosto dostačující a dál k tomu nemusíme vystupovat.

Pan ministr Brabec uvedl jednu nepřesnost ve svém vystoupení. Není pravda, že Ředitelství silnic a dálnic chtělo jít touto cestou, která byla zvolena. To prostě není pravda. Mám na to písemné doklady.

Mně to připadá mimořádně riskantní. To, jak popsal pan ministr Brabec, tak to může pokračovat, to má naprostou pravdu. Ale také máme nějakou historii té stavby.

V té době nám sliboval zhotovitel, že maximální rozdíl bude 30 dnů. Nově je tam povolená rychlost 110, což je v pořádku, nový bezpečný úsek.

Pak jsme dostali šanci, jak ty dlouholeté problémy s jedním odpůrcem stavby je třeba říct, který využívá, a má na to plné právo, všechny možnosti našeho právního řádu. Má k tomu občanské sdružení, které je taky jeho.

Pokud se to povede a nikdo se neodvolal, no tak výborně. Opravdu tady vás pochválím a řeknu: Viděli jsme, my v našem kraji jsme to viděli zbytečně černě.